A za mě já jsem ženatý, mám děti. Manželství je určitě vzácná jedinečná věc, ale pouze v případě, kdy k ní manželé tak přistupují.

Je potřeba zohlednit nejen vývoj společnosti, právní řád České republiky, právní řád, Ústavu a Listinu základních práv a svobod, zaručuje rovnost práv.

Na druhou stranu každé druhé manželství v České republice se rozvádí. To znamená říkat, že opravdu tento institut je tím zásadním, na čem má být naše společnost založena, si myslím, že už opravdu nefunguje. Manželství není pro každého, ale každý by měl mít tu volbu, zda manželství chce uzavřít, nebo ne. A tato volba je v současné době párům stejného pohlaví odepřena.

Registrované partnerství jsem nemohl jako zastupitel jakoby uskutečnit. Takže za mě, já jsem tady chtěl říct svůj osobní názor, že budu ten zákon na podporu manželství pro všechny podporovat.

Připraví se pan kolega Volný. Pan kolega Václav Klaus není omluven, takže ten má být přítomen na schůzi a respektuji to, že opravdu pět před ním přihlášených jsem...

A požádám pana poslance Jana Volného, aby se ujal slova. Také není.

Takže zbývá nám těch dvanáct. Zkontroluji ještě omluvy.

Je tady. Já jsem říkal, že jsem tolerance sama dneska.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ráda bych uvedla, že v žádném případě nemám nic vůči homosexuálům. Plně je respektuji a považuji je za rovnocenné osoby. Stejně tak nemám problém s registrovaným partnerstvím.

Také přislíbil, že nikdy nebudou požadovat jeho rozšíření například o adopci dětí.

Ale prosím, nezaměňujme tato práva za nároky a privilegia. Nesjednocujme oprávněné požadavky se svévolí, která navíc může narušit práva a svobody druhých. Z těchto důvodů musím k předloženému návrhu říci, že navýsost ctím naši aktuální právní a obsahovou definici manželství a také účel jeho vzniku a existence. A ta je následující: Manželství je v právním řádu České republiky chápáno jako dlouhodobé, resp. trvalé životní společenství jednoho muže a jedné ženy.

Potomek během svého života vidí jak vzor mužský, tak vzor ženský a učí se tak chápat role obou těchto pohlaví ve společnosti. Nezasahujme do tohoto staletími prověřeného stavu.

Můžeme se prosím společně zamyslet nad reálným dopadem takové situace?

A nemá dítě právo na klasický model rodiny?

Děkuji. Děkuji paní poslankyni Šafránkové.

Ale myslím to úplně vážně. Jestli diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí... Máte slovo, pane poslanče. Také děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodl jsem se také reagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě. Jsem proti návrhu novely zákona, kde institut manželství zahrnuje také osoby stejného pohlaví. Jsem pro zachování současného dualistického modelu právního uznání svazku stejného pohlaví.

Myslím si, že je to v současné době maximum možného. Dle dostupných informací v době přípravy tohoto nového institutu bylo deklarováno předkladateli tohoto zákona, že již další požadavky na právní úpravy u tohoto institutu nebudou uplatněny.